Jedná se o demagogii a nepravdu, protože šlo především o mandatorní, tedy ze zákona povinné výdaje, které neřeší tíživou situaci našich občanů.

Můžu vás, paní předsedkyně, poprosit, abyste...

Platí to napříč celou Sněmovnou. Prosím, můžete pokračovat. Takže hlavní odpovědnost za zdražování a za to, že se neřeší tady hlavně zdražování, padá pochopitelně na vládu Petra Fialy z ODS, která postupuje diletantským způsobem a inflaci a zdražování prostě neřeší. Předražené energie, jež roztáčejí spirálu inflace, řeší ve většině států Evropy snížením daní či zastropováním cen, což ale vláda Petra Fialy odmítá, aniž nabízí jiné zásadní řešení.

Já bych řekl, když se podíváte i na reakce občanů, tak že se tomu přímo vysmívají oni to berou jako výsměch ze strany vlády Petra Fialy, že toto je řešení zdražování.

O korunu padesát!

Premiér Fiala se zřejmě naivně domnívá, že se problém zdražování vyřeší sám a všechno nakonec zaplatí naši slušní a pracující občané.

Je tady taky novinka a tu my v SPD také vnímáme negativně stejně jako občané, a to, že se v současnosti ještě mnohem více zhoršil nedostatek bytů.

Podle všeho je důvodem příliv ukrajinských uprchlíků. Nejhorší situace s dostupností nájemních bytů je tradičně v Praze, ale problémy už se projevují i v menších městech.

Ale teď tady hovořím o tom problému, že skutečně čeští občané, kteří nemají na bydlení, nemůžou si pořídit nové byty, nedosáhnou na hypotéky, tak teď vlastně vládě se to úplně vymklo z rukou, vládě pana premiéra Petra Fialy.

Nám píše spousta lidí, mladých lidí, že si chtějí pronajmout byt, že hledají byt, čeští pracující občané, a nemají na to. Oni jsou úplně zoufalí.

Vlastně před rokem v zimě jste říkali, že jste připraveni personálně i programově vládnout, takže už rok a půl je to zpátky. Zákon tady žádný není na zrychlení bydlení, na zrychlení staveb nebo zvýšení dostupnosti bydlení. Ještě jednou, omlouvám se, ale nemám pocit, že by se situace ohledně hluku opravdu zlepšovala, naopak.

Děkuju. Takže děkuju.

Takže opravdu, pane premiére, je opravdu vážnou otázkou na co pořád čekáte? Vysíláte nějaké signály, ale řešení pořád chybí, a lidé jsou opravdu zoufalí. Za chvíli už nebudou mít ani kde bydlet. A místo toho Fialova vláda má dát 1 miliardu korun na rekonstrukce a výstavbu bytů pro ukrajinské uprchlíky včetně vybavení, takže naši občané si už nemůžou ani pronajmout byty.